No tak propusťme to do druhého čtení přeci, a hnutí ANO stejně je tou klíčovou silou v Poslanecké sněmovně, a pakliže oni se rozhodnou, hnutí ANO, vy se rozhodnete to vyřadit, tak všichni musíme sklopit hlavu a bez toho to nepůjde, protože jinak neprojde žádný zákon o referendu. Takže není opět důvod to zamítat v prvním čtení, my jsme si vědomi, že bez hnutí ANO to prostě nelze prosadit.

Takže já chci jenom říci, že i co se týče těchto parametrů, které jsou prostě sporné, nebo nejsme na nich dohodnuti, v pořádku, my jsme otevřeni této diskusi.